Zhruba před týdnem jsme tady schválili zákon o prověřování zahraničních investic.

Tak si myslím, že když to říkáme v případě investic společností a jejich vstupu na český trh, tak bychom to měli říkat logicky u tak klíčové věci, jako je jaderný zdroj a jeho obnova na území České republiky. Pan poslanec Lipavský do podrobné rozpravy. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych dát procedurální návrh na znovuotevření obecné rozpravy. Domnívám se, že to není v rozporu s jednacím řádem. Těch informací a událostí, které zde zazněly, je tolik, že se domnívám, že by měli dostat možnost vystoupit všichni poslanci.

Je to můj názor, můžete mi namítnout, že můj postup není v souladu s jednacím řádem. Vážený pane předsedající, zazněl zcela jednoznačný návrh, který je hlasovatelný. Nikde není napsáno, že o takové věci Sněmovna hlasovat nemůže, takže já se domnívám, že by o tom mělo rozhodnout plénum Poslanecké sněmovny.

Kdo je pro?

Kdo je proti?

Námitka byla zamítnuta. Děkuji.

Děkuji. Nikoho nevidím. Pan předseda Farský. Prosím.

Ptám se členů vlády, protože vláda je odpovědná za zahraniční politiku. Má pan Nejedlý diplomatický pas bez toho, aby měl smlouvu se státem? Má? Člen vlády? Tak nese odpovědnost za to, že tam letí. Tak proto se na to ptám a proto je pro mě ta otázka důležitá. A také tady zaznělo i od člena koalice, že vlastně neví, proč byla zrušena Bezpečnostní rada státu. Pro vás není důležitá Bezpečnostní rada státu, vy pro ten návrh budete hlasovat kdykoli, jakkoli, všechna rizika na sebe přebíráte. Já bych tedy ale rád slyšel, proč byla zrušena Bezpečnostní rada státu a jestli se k tomuto tématu nějaká další plánuje, nebo jestli byla zrušena už navždy. To jsou, myslím, legitimní otázky na členy vlády. A vy sice máte sílu samozřejmě jakoukoli debatu utnout, a děláte to často, ale tohle je věc, která

Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych jen zareagoval na pana poslance Čižinského. Já jsem přesvědčen, že ta cena může být vyšší a také může být nižší, že to záleží na tom, jaký bude vývoj ceny elektrické energie, takže v případě, že cena bude vyšší, to znamená, za více se prodá, tak potom bude na státu, zda z toho přebytku sníží cenu, nebo zvýší. Pokud cena bude naopak, tak se samozřejmě potom bude doplácet.

Děkuji. Reagovat faktickou poznámkou chce pan poslanec Čižinský.

Platí to, co jsem říkal. Děkuji.

To je ten velký rozdíl mezi předchozími zákony a tímto zákonem, že nemusí ty peníze být přeneseny na finálního poplatníka, který platí za odebranou energii.

Tak prosím nestrašme lidi zprávami, které nejsou pravdivé. Děkuji.

Děkuji. Faktické poznámky. Děkuji za slovo.

Já jsem přesvědčen, že to pro koncového uživatele elektřinu zdraží. To není v rozporu s tím, že tady někteří kolegové tvrdí, že to může elektřinu i zlevnit. Vy víte, nebo někteří z vás vědí, že se kolikrát elektřina na trzích obchoduje dokonce za minusové hodnoty. Nikdy, nikdy v historii jsem nezažil, že by se minusové ceny na trhu s elektřinou promítly do koncové ceny koncového zákazníka u nás doma. Ještě nikdy.

Takže cena elektřiny jako takové, která je tady diskutována, může samozřejmě variovat od záporu až po hodně vysoko, ale cena koncového spotřebitele je vždycky tak vysoká, aby zaplatil všechny náklady, včetně těch obchodníků a dalších parazitů, kteří jsou na cenu elektřiny napojeni.